Když se člověk na ta čísla podívá, tak zajistí, že ta nenáviděná pravicová vláda byla v mnoha ohledech mnohem úspěšnější a lepší, než je vláda Andreje Babiše.

Pan premiér říkal, že ve chvíli, pokud nastane krize, tak začne pumpovat do ekonomiky peníze.

To nám jaksi nevysvětlil.

Používá to pan premiér, používá to řada i jeho koaličních partnerů. Ale to si pan premiér bude muset vybrat.

Kdyby tu ekonomiku měla škrtit méně, tak by samozřejmě z logiky věci ty deficity musely být ještě větší.

Já jsem samozřejmě v rámci druhého čtení načetl několik svých pozměňovacích návrhů.

S těmito občany bychom solidární být měli, ale nemyslím si, že mají být daňoví poplatníci solidární s lidmi, kteří se rozhodli jet vlakem na výlet, přestože jejich majetkové poměry jsou natolik dobré, že si tento výlet mohou dovolit ze svých peněženek.

Jsme exportně orientovaná ekonomika, nicméně našemu exportu se daří. Myslím si, že naši podnikatelé, naši exportéři jsou natolik šikovní, a ta čísla to v uplynulých letech potvrzují, že export roste poměrně slušnými čísly a nemá smysl od jiných podnikatelských subjektů a daňových poplatníků vybírat peníze a přerozdělovat je vůči exportérům, kterým se beztak daří. Protože jsem velkým kritikem toho, jak funguje veřejná správa, jak je velká, jak bobtná administrativa, tak jsem připravil pozměňovací návrh, který snižuje provozní výdaje několika ministerstev, a to ministerstev toho hospodářského nebo ekonomického charakteru, která mi jsou samozřejmě nejbližší. Takže navrhuji snížit provozní výdaje Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Myslím si, že naše státní správa má prostor pro to, aby provozní výdaje ještě dokázala snižovat.